Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou paní ministryně Jana Černochová.

Takže pokud pan Vích tady říká, takto závažné věci, tak ať mi odpoví, jestli on to viděl, a jak je možné, že ta nabídka do dnešního dne nepřišla na rezort Ministerstva obrany a že o ní neví ministr obrany Švédského království!

Nic takového není pravda, je to zcela účelové.

Děkuji. To byla faktická poznámka paní ministryně obrany. Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem to tady říkal.

Nic se nezměnilo kromě toho, že Putin vletěl na Ukrajinu, statisíce Ukrajinců uprchly a my jsme jim poskytli mimo jiné pojištění jako za státní pojištěnce. To je jednoduché vysvětlení. Podle mě tvrzení, které by nemělo zapadnout jen tak. On říkal: Velvyslanec se distancoval od slova ministra obrany. Kdy, kde a jak? Představme si situaci, a jedno, kdo je ve vládě České republiky, představme si situaci, že vláda České republiky něco rozhodne nebo něco sdělí a velvyslanec České republiky se od toho distancuje. Co by se stalo takovému velvyslanci? Skončil by, protože nehájí zájmy České republiky! Takže tato mimořádně silná slova doložte.

Myslím, že paní ministryně obrany předložila zcela jasné dotazy.

Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ondřej Lochman. Pane poslanče, máte slovo.

Nicméně chtěl bych zde říct dvě věci.

Všechno to, co tu říkáte, co říkal pan předseda SPD, vyvolává otázku, koho zájmy vlastně hájíte. Tím pádem už víme, že Tomio Okamura nehájí zájmy České republiky, protože mluví o spojenci České republiky, a tím pádem je jasné, že hájíte zájmy někoho úplně jiného.

Pane předsedo, máte slovo.

Takže to je asi to porovnání.

Je to ostuda. A úplně na závěr bych se tady vyjádřil, jsem si musel zjistit, kdo to tady mluvil vlastně, pan Lochman... Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní ministryně obrany, paní Jana Černochová. Paní ministryně, máte slovo. Nevím, jestli si potřebuje pan Okamura něco dokazovat. Možná, nechám to bez komentáře jako žena. Ale jenom s úsměvem si tak říkám, jestli tedy, když pan Okamura tady hovoří úplně ke všemu, jaké on má pro to vzdělání a kompetenci.